Chápu, že se domníval a tak trochu opět spoléhal na to, že jemu podřízení pracovníci na Ministerstvu financí budou schopni za více než rok a půl usilovné práce a za nemalých nákladů na různé analýzy v řádu milionů korun připravit návrh zákona, který bude aspoň slučitelný s evropským právem. Bohužel se tak nestalo. Pan ministr Andrej Babiš zkrátka nepočítal s možností, že ať už Evropská komise, či jiný členský stát vydá podrobné stanovisko, které bude znamenat nutnost provést další legislativní změny v textu návrhu.

Podle vládního nařízení totiž předkladatel nesmí předložit návrh zákona ke schválení zákonodárnému sboru do uplynutí lhůty stanovené pro pozastavení legislativních prací, tedy v tomto případě, jak jsem již řekl, do 4. února 2016.

V zájmu toho, aby se dosáhla aspoň minimální procesní čistota, považuji za nutné důrazně alespoň doporučit, aby daný návrh byl v garančním rozpočtovém výboru projednán v době, až nám bude známo, jakým způsobem dojde ze strany Ministerstva financí k zapracování podrobných stanovisek Evropské komise a členských států Evropské unie a jakým způsobem a kdy bude návrh přepracován. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Já jen opravdu krátce. Bylo by to opravdu asi nejčistější, to, co navrhoval, ale já to také nebudu navrhovat proto, aby nemohly být vzneseny žádné připomínky, že chceme projednávání tohoto zákona zdržovat. Jsou však tady dvě věci. Jednak to, že není uzavřena notifikace a my vlastně nebudeme ve druhém čtení úplně přesně vědět, co tedy budeme projednávat. Protože předpokládám, že stávající novela projde podstatnou změnou. A také jsem na konferenci, která proběhla v Kongresovém centru, slyšel, že bude předložen komplexní vládní návrh. Dokonce to neříkali ani zástupci vlády. Takže z toho důvodu bych rád od pana předkladatele krátkou stručnou odpověď, jak to tedy bude. Jestli opravdu ve druhém čtení budeme projednávat materii, která je v tuto chvíli předložena, anebo jestli dojde velkých úprav. Já bych navrhl to vrácení, ale neudělám to, opravdu to neudělám proto, aby nemohlo být říkáno, že prostě chceme toto projednávání zdržovat. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Děkuji za slovo, kolegyně, kolegové. Já jsem původně nechtěl vystupovat, ale vzhledem k tomu, že to je právě dnes, co zastupitelstvo největšího středočeského města, města Kladna, zrušilo vyhlášku regulující hazard ve městě Kladně.

Protože tady na jedné straně hnutí ANO říká: bojujeme proti hazardu a jsme připraveni hazard potírat, protože má svoje negativní důsledky. A když, teď podotknu, sociální demokracie a občanští demokraté na kladenském zastupitelstvu říkají, že je třeba s hazardem bojovat dál, přesto komunisté a hnutí ANO spolu s Volbou pro město tuhle vyhlášku zrušily. Ptám se proč? Co to je za hazardní hru a s kým se tady vlastně ta hazardní hra tady hraje?

Ptám se tedy předkladatele, jak je to možné. Co tedy je pravda? Chcete opravdu regulovat hazard a chcete dát městům šanci, aby mohla dosáhnout na regulaci hazardu? Zvlášť řeknu v lokalitách, které jsou k tomu řeknu předurčené, to znamená v blízkosti škol a podobně? Nebo si vlastně stejně vytváříte nástroje, abyste se v komunálních lavicích potom chovali absolutně jinak? Děkuji panu poslanci Bendlovi.

Taková je dohoda prosím.

Ano, děkuji. Tak jak to bylo předneseno, je to opět nehlasovatelné. Pan poslanec Faltýnek to nemůže sám za sebe. Pardon, prosím o opravu. Omlouvám se kolegovi Koníčkovi. Je tady žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Faltýnka, abychom dnes jednali a hlasovali i po 19. hodině. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Chtěl bych se zeptat, proč u § 52 a § 53, proč je u technických her v našem zákoně navržena taková výše nejvyšší sázky a nejvyšší výhry a nejvyšší hodinová prohra, která je násobně vyšší než například v úpravě v Německu nebo na Slovensku. Tomu skutečně nerozumím. Myslím si, že to jsou základní nástroje k tomu, jakým způsobem regulovat hazard. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm řádně přihlášený pan poslanec Kučera.